Mimochodem, já jsem také zaznamenal výrok pana předsedy vlády Sobotky, že poslanci sociální demokracie nerozuměli té věci, nevěděli, o čem hlasují. Tak mi dovolte, abych těm poslancům sociální demokracie, ale i všem ostatním, kteří to nevědí, něco ke spotřební dani u pohonných hmot řekl. Cena pohonných hmot na čerpací stanici v sobě zahrnuje jak cenu produktu, spotřební daň, daň z přidané hodnoty, tak samozřejmě také distribuční marži. A teď a to doufám zpozorní ti poslanci levicové vládní koalice, kteří se prohlašují za pravicové ta spotřební daň hraje následující roli: Jestliže mám konečnou cenu benzinu 36 korun, tak spotřební daň tvoří zhruba 13 korun, daň z přidané hodnoty něco přes 6 korun, daň celkem 19 korun a cena bez daně z těch 36 korun je 17 korun. A to snad uznáte, že není až takový problém a že je vlastně správně udělat to, co navrhl pan poslanec Urban, a tu spotřební daň snížit. Není ani pravda, že když to provedeme, a tím zas argumentoval pan ministr financí, tak se nesníží koncová cena. Současně také není pravda, že dopad na státní rozpočet by byl nějakých 14 mld., nebo kolik tady říkal pan ministr financí, když současně přiznal, že není žádná analýza. Tak jestli jsme schopni uvažovat jako ekonomové jenom tak, že si uděláme prostý propočet, nemáme ale analýzy, nejsme schopni zohlednit další faktory, tak to se na mě nezlobte, to pak opravdu nejste na svých místech. My přece musíme zohlednit další faktory, které ta snížená cena vyvolá.

Výpadek z příjmů státního rozpočtu se nedá prostě takto jednoduše odhadnout, protože nižší náklady na pohonné hmoty se mohou projevit v ceně dalších produktů, které jsou třeba ovlivněny vysokými náklady na dopravu. Některé argumenty, které musíme zohlednit, tu také zazněly: nižší výdaje státu, nižší výdaje dopravců, nižší výdaje Českých drah. To všechno bude hrát roli. A například podle studií, které máme k dispozici, třeba studie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, říká, že procentní snížení ceny pohonných hmot jako důsledek zvýší spotřebu o více než jedno procento. Takže vůbec není pravda, že by ten přímý dopad snížené spotřební daně u pohonných hmot byl 14 mld. korun, jak se nám tady snažil rychle říct pan ministr financí. Tolik k obsahu toho zákona. Já doufám, že teď už i poslanci sociální demokracie rozumějí tomu, o čem budou hlasovat.

Dovolte mi ještě, abych objasnil následující jednání členů poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Dámy a pánové, my jsme tuto situaci nezavinili. My tady neobstruujeme, my neděláme komplikace. Ty komplikace děláte porušováním pravidel jednání vy. To je strašně důležité, abyste si uvědomili. Jestli tu někdo obstruuje, tak je to vládní koalice svým porušováním pravidel hry a jednacího řádu Sněmovny. My nemůžeme za to, že pan premiér Sobotka neřídí ani vládu ani svůj poslanecký klub. To je jeho problém, ze kterého nás neobviňujte. A protože my nesouhlasíme s tím, aby probíhalo další hlasování, my jsme přesvědčeni, že se další hlasování prostě konat nemá, tak z tohoto důvodu se poslanci Občanské demokratické strany nezúčastní hlasování ani o pozměňovacím návrhu ani o zákonu jako celku. Děkuji, pane předsedo. A ještě o slovo požádal pan poslanec Koníček.